Nu a jedna z posledních přátelských poznámek.

Mimochodem, zatímco v koaliční smlouvě se mluví o finanční policii, v programovém prohlášení žádnou finanční policii nevidím.

Už jste zjistili, jestli vám to bude stačit?

Scénář první.

V tom případě bude všechno v pořádku a my pana Babiše navrhneme na Nobelovu cenu za ekonomii.

Milé kolegyně, milí kolegové, blížím se k závěru svého vystoupení.

A já vám tvrdím, že můžete být obojí.

Nepochybně ano. Byl ekonom? Nepochybně ano. Zejména ti, kdo už něco v životě úspěšně řídili, ať to byla obec, město nebo firma, vědí, že tyto dvě funkce lze splnit.

Proto nevěřte těm, kdo budou klást umělou hranici mezi odborníky a politiky.